Prosím, aby úvodní slovo přednesla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Prosím. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Co se týče obsahu, tak tady se věcně vymezuje, co se rozumí pojmem kolektivní vyjednávání, co je jeho předmětem a jaká opatření by měla být na vnitrostátní úrovni přijata pro jeho podporu. A lze konstatovat, že ta úmluva je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. A co se týče našeho vnitrostátního právního řádu, tak lze konstatovat, že závazky z této úmluvy plynoucí již máme v platné naší legislativě obsaženy. To znamená, že nebudeme muset nic upravovat.

Děkuji za pozornost. Děkuji vám, paní ministryně. Nyní prosím, aby se ujala slova zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Jana Hnyková.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Přeji všem hezké dopoledne.